Vážené kolegyně, kolegové, já bych taky chtěl říct pár slov k projednávanému bodu, k projednávané novele. Ten zákon nesměřuje k jednodušším a nižším daním, což by Česká republika pro svoji vyšší konkurenceschopnost potřebovala. Neslouží to k tomu, abychom poskočili z toho nelichotivého místa, ve kterém se mezinárodně srovnává složitost našeho daňového prostředí, kde jsme skutečně podprůměrní. Novela je spíše technická, implementační. Nicméně dostala se do ní řada zajímavých pozměňujících návrhů, které sice nemění komplexně daňový systém, ale jdou dobrou cestou a mohou znamenat dílčí snížení daní nebo dílčí zjednodušení daní. Já bych samozřejmě velmi rád chtěl požádat, abyste podpořili to, co už vláda dlouho slibuje, má to v nejrůznějších koaličních smlouvách a vládních prohlášeních, ať už tato, či ta předchozí, a to je zrušení superhrubé mzdy, věc, kterou čekáme už od této vlády dlouho, přestože to také dlouho slibuje. Dobře víte, že malí a střední podnikatelé toho v posledních letech ze strany zejména hnutí ANO musí snášet mnoho. Ta nebývalá míra regulace, která roste, dopadá zejména na naše malé a střední podnikatele. A pokud chceme, aby v České republice posiloval domácí kapitál, tak musíme pomáhat zejména malým a středním podnikatelům, aby se z nich stávaly větší, někdy v budoucnu možná i úspěšné mezinárodní firmy.

Co to znamená? Znamená to, že jak z důvodu růstu průměrné mzdy, tak z důvodu růstu inflace samozřejmě klesá relativní význam této základní slevy na celkovém zdanění, kterému poplatník čelí.

Přesto základní sleva na dani se od roku 2008 nezvýšila. Co to znamená? Znamená to, že aniž by stát cokoli dělal, tak daňového poplatníka zatěžuje vyšším daňovým břemenem, aniž by mu to jakkoli kompenzoval.

Snažíme se, aby dopad na veřejné rozpočty nebyl tak dramatický, aby byl akceptovatelný i pro současnou vládní koalici.

Pravicoví poslanci, doufám, pro to zvednou ruku, protože to snižuje daně, snižuje to daňové zatížení poplatníků. Levicovým poslancům bych rád chtěl říct, že to znamená vyšší míru progrese v našem daňovém systému.

Dnes máte, milí kolegové z levicové části tohoto sálu, šanci touto jednoduchou novelou tu progresi zvrátit na úroveň roku 2008. I to snížení daňového zatížení není nějak dramatické. Nebavíme se o nějakém skokovém snížení daňového břemene, pouze se budeme vracet na úroveň cenové hladiny roku 2008. Proto doufám, že to bude akceptovatelné i pro levici. Abychom nedělali vládě problémy s nedávno schváleným státním rozpočtem, tak jsme se s kolegou Ferjenčíkem domluvili, že účinnost tohoto zákona bude platit od roku 2020, to znamená, že vláda, Ministerstvo financí, má dostatečný časový prostor na to připravit do rozpočtu 2020 výpadek příjmů z titulu zvýšení této základní slevy. Ještě bych rád upozornil, že tento výpadek není v kontextu toho, jak nám roste každoročně inkaso celkových daní, ale i daní z příjmů fyzických osob, nijak dramatické. Počítá se tam s výpadkem kolem 20 mld. Kč, což je skutečně nárůst inkasa daně z příjmů fyzických osob, který se pravidelně každý rok opakuje. Čili stát zde přijde jenom o jednoroční nárůst inkasa daně z příjmů fyzických osob.